To znamená, každá obec, která bude chtít, tak bude mít neuvěřitelně dobré podmínky, a to jak formou státního stabilního financování na měsíční bázi, tak pokrytí veškerých nákladů na zřizování dětských skupin, respektive jeslí, ve výši 7 miliard korun.

Paní poslankyně neposlouchala, protože já jsem řekla, že to nemůže být nižší částka, než je ta současná, která je 9 900 korun.

Máte slovo. Zákon ale tuhle částku neobsahuje, paní ministryně. Je to tak? Sice nejsme v interpelacích, ale samozřejmě.

Paní zpravodajka má také přednostní právo, takže kolegyni Aulickou požádám o strpení.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.